Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 452/7. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátora Miloše Vystrčila a následně prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, máte hned slovo. Prosím.

Toto navýšení je také podstatným krokem ke splnění našeho vládního slibu o spravedlivých důchodech, kdy by průměrný důchod na konci volebního období vlády měl přesáhnout částku 15 000 korun.

Zde také došlo ke snížení celkových nákladů. Senát však přijal k novele pozměňovací návrh.

Dlouhodobě se domnívám, že tento systém, nebo náš důchodový systém, musí pečující osoby oceňovat a jejich situaci zohledňovat.

Z těchto důvodů žádám, aby byl návrh zákona schválen ve znění postoupeném Sněmovnou. Podpora seniorek, které vychovaly děti, si zaslouží samostatnou a lepší úpravu, více spravedlivou, a já ji předložím v následujících měsících. Máte slovo, pane senátore. Prosím.